Zda je to v domácím prostředí, nebo v pobytové sociální službě, nebo v dalších zařízeních typu domov, hospicová péče a podobně. Já bych poprosil pány poslance, aby přenesli svou diskusi, předpokládám, možná i tuším o čem, do předsálí.

Já myslím, že si máme říct, kolika osob se příspěvek na péči týká, jaké jsou náklady. A my jsme přesvědčeni, že náklady příspěvku na péči jsou správně investované veřejné peníze, protože zejména pokud péče probíhá v domácím přirozeném prostředí, je prostě pro stát výhodnější a levnější.

Pro osoby starší 18 let jsou ta čísla jiná.

Celkové náklady při současné výši příspěvku jsou zhruba 24,3 mld.

Jsme přesvědčeni, že ta částka nemusí být konečná, protože zejména pokud byste podpořili návrh, že se příspěvek na péči zvýší i pro pobytová zařízení, tak logicky může Ministerstvo práce a sociálních věcí snížit příspěvek na sociální služby, pokud těm pobytovým zařízením zvýšíme příspěvek na péči. Takže my jsme pak odhadli, že by to bylo zhruba 7,5 mld. celkových nákladů.

To už jsem říkal, 7 mld. na skutečně správnou sociální politiku jsou správně investované peníze. My jsme ve středu ukázali 40 mld. úspor. Celkově stát bude mít příští rok plus 150 mld. příjmů. A někdo z vás bude s vážnou tváří tvrdit, že z těch 150 mld. se nenajde 7,5 mld. pro ty, kteří tu pomoc potřebují nejvíce a kteří si nemohou pomoci sami?

Na argument, že ty peníze nejsou v rozpočtu, no nejsou a nemohou být. Přiznejme si a připomeňme si, že návrh státního rozpočtu se sestavuje a musí sestavovat podle platné legislativy, takže říkat u návrhu zákona, který ještě nebyl schválen, že peníze nejsou alokovány v rozpočtu a tím argumentovat je chybný postup.

A žádný další argument neznám.

Chtěl bych vyzvat, abychom hlasovali logicky, to znamená podle zvýšení příspěvku od nejvyššího zvýšení po nejmenší. Znamená to, že ti, kteří podporují nejvyšší, mohou podpořit hlasováním, pokud neprojde, druhé nejvyšší. Pokud neprojde druhé nejvyšší, tak ti, kteří podporovali to druhé nejvyšší, mohou podpořit svým hlasováním třetí nejvyšší.

Tak si nechystejme tak jednoduché odpovědi.

Druhý návrh je návrh pana poslance Sklenáka, který navyšuje příspěvek pro péči v přirozeném prostředí, domácím prostředí ve třetím stupni o 4 tisíce a ve čtvrtém stupni o 6 tisíc.